4.

A nyní se táži pana ministra, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Vážení páni poslanci, paní poslankyně, dámy a pánové, nechci opakovat to, co již zaznělo při prvním a druhém čtení. My jsme se zavázali v předchozím volebním období k naplnění práva občana na digitální službu. To je jednoduché právo nebo respektive povinnost státu vůči občanovi dodat kvalitní služby na většinu agend státu, které digitalizovat lze v určeném období, a to období se krátí. Na základě těchto potřeb jsme jako vláda navrhli, a bylo to v programovém prohlášení, jakési pokračování iniciativy vlády předchozí, a to je zajistit skutečně nadrezortní řízení pro digitalizaci, získat na stranu státu potřebné knowhow, posílit fungování centrálních registrů a dalších důležitých prvků naší digitalizace a skutečně digitální transformaci, na které jdou i v Národním plánu obnovy obrovské peníze, akcelerovat, stejně tak jako to dělají jiné státy. Na základě toho vznikl návrh na zřízení založení Digitální informační agentury v příštím roce a tisk, který dnes máme ve třetím čtení, dává podklady právě k vzniku této agentury. Já vám děkuji. Také děkuji a otevírám rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil zpravodaj tohoto tisku, pan poslanec Robert Králíček. Vážená paní místopředsedkyně, vážení ministři, kolegyně, kolegové. Já se přiznám, že původně jsem chtěl mluvit dlouze, chtěl jsem tu znova zopakovat ty věci, o kterých jsme mluvili v prvním a druhém čtení, ale po včerejší debatě, kdy vláda se k opozici chová velmi arogantně, a již s druhým tiskem, který se týká digitalizace, který je zásadní, s opozicí vůbec nekomunikuje. My jsme ten tisk dostali do Sněmovny a měli na jeho přečtení necelých sedm dní. Rozhodli jsme se, protože věříme tomu, že je to špatně, využít práva veta a ten tisk jsme zavetovali. Nicméně jsme byli vstřícní a podpořili jsme, i když byste si to asi prohlasovali bez nás, což je pravda, někteří z nás podpořili zkrácení lhůt.